Podle mého názoru tady je jiný aspekt, o kterém se musíme bavit, a tohle podle mého názoru z hlediska resortu dopravy je prostě snaha prolomit nulovou toleranci alkoholu v dopravě. Ať už je to pro vůdce malých plavidel, nebo je to pro kohokoliv jiného, je potřeba si uvědomit, že je to trend, který není úplně dobrý.

Já vím, že je tady spousta věcí, že jsou tady cyklistické stezky, vinařské stezky, proč na nich nedovolíme alkohol, je tady spousta aspektů, kde by to nemuselo být špatné.

Takže já za Ministerstvo dopravy a za sebe bych před tímto krokem varoval. Z mého pohledu je to prolomení nulové tolerance a chtěl bych požádat slovutnou Sněmovnu, aby se na to takto dívala. Děkuji. Nyní mám dvě přihlášky na faktické poznámky, takže pan poslanec Foldyna, následně pan poslanec Bartoň. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Snažím se porozumět tomu důvodu, proč se tady předkládá návrh zákona, že se bude tolerovat alkohol na malých plavidlech.

Tím myslím Labe, tím myslím samozřejmě Vltavu a myslím tím některé přehrady, kde se provozuje.

Děkuji za dodržení času. Já bych nejdříve reagoval na pana ministra. Jak jsme uváděli, pokuta 100 tisíc je až do výše 100 tisíc korun. Nicméně chápu do jisté míry ministra dopravy, který je proti jakémukoliv povolení alkoholu z hlediska bezpečnosti. Nicméně jako primární já zde vidím svobodu lidí, a to znamená i svobodu si užít ve svém volném čase. Můžu tady na předřečníka.

Ano, můžeme se o tom bavit ve druhém čtení, pokud to tam bude propuštěno. Děkuji. Faktickou poznámku nyní pan předseda Kováčik a následně mám tři přihlášky do obecné rozpravy. S přednostním právem pan předseda Bartošek, dále pan poslanec Feranec a naposled pan poslanec Benda. Pane předsedající, paní a pánové, jenom krátce.

Ono je to jinak.

To není ovšem příklad alkoholu při plavbě vnitrozemské na jakýchkoliv lodích. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že v našem prostředí prolamovat nulovou toleranci je škodlivé. Připouštím, že je tam nula až 100 tisíc. Takže dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Já registruji váš návrh. Pan předseda Bartošek s přednostním právem.

Skutečně, prolamovat nulovou toleranci je velmi nebezpečné, byť úmyslům předkladatelů, myslím, rozumím velmi dobře.

Já osobně si myslím, že je to cesta správným směrem.

Děkuji. Registruji také váš návrh na zamítnutí. Dovolte mi reagovat na záchranáře.

Za to alkohol nemůže. To je jeho blbost, že vjel na jez, kde nemá co dělat.

Děkuji. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Pávka, připraví se paní poslankyně Pastuchová a pan poslanec Bláha. Následně ještě dvě přihlášky do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

To není jako účastnit se dopravy nebo nějakého jiného ze zákona definovaného odvětví, kde je zapotřebí dodržovat nulovou hranici.

To je také volnočasová aktivita.